Pan poslanec Adamec tady s vámi, pane poslanče, sedí pět let.

Měli jsme tady daň z příjmů čtyři sazby. Pravice.

Měli jsme tady mnohem vyšší daň z příjmu právnické osoby. Byly to naše vlády, které opakovaně tuto daň snižovaly. Na rozdíl od vás, vaší vlády, která opravdu žádné daně nesnížila. Ale dobře, říkáte, že byla někdy možná větší šance než dneska. To je asi pravda. A pro všechny zastánce této daně mám jednoduchý dotaz. Vysvětlete daňovým poplatníkům, za co tuto daň platí. Za co? U ostatních daní nějaký argument najdete.

Děkuji.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Přiznám se, že mě tolik netrápí otázka, za co občan daň platí. Úplně stejnou otázku můžu položit u nepřímých daní, zejména u DPH.

V tom vidím poměrně velkou výhodu.

Na žádném berňáku v republice nenajdete úředníka, který by měl na starosti jenom daň z nabytí nemovitosti. Jak známo, máme daně přímé, nepřímé a majetkové. Ti spravují v tomto případě daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí.

Určitě to bude znamenat nějaké snížení nákladů správy daně, ale nechtěl bych být v kůži toho, kdo by to měl vyčíslit.

Takových daní, prosím pěkně, uvědomme si, platíme spoustu. Všechny nepřímé daně platíme z již zdaněných peněz.

Daní, které platíme z již zdaněných peněz, je, prosím pěkně, většina než ty, které platíme jenom jednou z nezdaněných peněz.